Na včerejší schůzi, i na schůzích předchozích, tady od kolegů zaznívalo, že vakcíny tady musíme mít jenom od výrobců na západ od nás.

Já si myslím, že tady to není snad o ideologii, tady to je o tom, že chceme těm lidem, kteří se skutečně chtějí nechat očkovat, dát možnost si vybrat jednak očkovací látku, a jednak aby vůbec ta očkovací látka byla. Takže tady si myslím, že nějaká ideologie je naprosto lichá.

Ale já jenom doufám, že vládě se podaří zajistit vakcíny, a je úplně jedno, z jaké světové strany. A doufám, že tedy všechno zůstane na svobodě těch, kteří se chtějí očkovat, tak se budou moci očkovat.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážená paní vicepremiérko, kolegyně a kolegové, pane ministře, omlouvám se, chtěl jsem pozdravit všechny, kteří tady jsou.

Chtěl bych vám říct, že dnešní jednání mě velmi potěšilo. Možná vás to překvapí, ale velice mě potěšilo, zvláště jeho začátek, a to první dvě hodiny, protože první dvě hodiny jsme tady sice my v Poslanecké sněmovně měli jakoby přerušený čas a zdálo se, že nemáme co dělat, ale vedlo se jednání. Musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že to, co nás čeká ode dneška až do voleb a ještě po volbách, je právě to jednání, a děkuji všem, kteří jednali. Nemyslím si, že když se začalo opravdu a beru to jako velice seriózní a první vážné jednání koalice s opozicí, když to bylo skutečně první, tak si nemyslím, že musí zákonitě skončit dobrým výsledkem. Ale znovu říkám, že je důležité toto jednání bez ohledu na to, zda schválíme, nebo neschválíme prodloužení nouzového stavu.

Ten pohled z kraje je takový, který by vás mohl obohatit, a proto říkám, že vítám ta jednání a doufám, že ta jednání k něčemu povedou, protože ta jednání se musí vést bez ohledu na to, jestli bude nouzový stav, nebo nebude.

Můžeme zvolit dvě cesty.

A tady je ten můj pohled.

Je to možné, není to pravda, že to možné není.

Tato záležitost je opravdu taková, abychom si uvědomili, co to vlastně znamená. To znamená, že on využije všeho, co mu zákon umožňuje, ale už teď víme protože víme, jaká je situace, jak to vypadá v celé republice že to nebude stačit. On bude hledat tu spolupráci a samozřejmě je tady obrovská možnost a bude tady spolupráce s jednotlivými ministerstvy. Někdy jsem to musel vysvětlovat na některém ministerstvu déle, na některém kratší dobu, ale pomohli.

A co to bude znamenat dál? Bude to znamenat, že udělají všechno, co je v jejich silách. Prosím vás, nevěřte tomu, že mohou udělat všechno sami.